Na řešení poboček v Pardubickém kraji doplatí obyvatelé šesti měst. V Pardubicích od července zůstane šest poboček, zbylých sedm končí. Krok České pošty vadí místním politikům hlavně proto, že není dobře připravený a zkomunikovaný.

Realita aspoň v Pardubickém kraji je však jiná, přesně opačná.